Já bych chtěl tady požádat pana zpravodaje, abychom nejprve hlasovali o legislativně technických připomínkách, které přednesl pan poslanec Zahradník k tomu svému, ten návrh byl předčítán v podrobné rozpravě na mikrofon, tudíž tam došlo k nějakému drobnému omylu.

My stojíme o to, aby se ty body, které dávají pravomoc samosprávám, které podporujeme, hlasovaly zvlášť, aby se nezatěžovalo hlasování ostatními problémy, které bezesporu existují, a myslím, že první či druhá vystupující dnes na ty ostatní problematické body chtěly upozornit, nebo částečně upozornily.

K tomuto senátnímu návrhu bylo v rámci druhého čtení připojeno několik pozměňovacích návrhů. Dovolím si upozornit, že pozměňovací návrh je ve stejném smyslu, jaký byl záměr Senátu, a chce především snížit krádeže kovů, a tím i související neustále vzrůstající kriminalitu. Je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Totožné znění tohoto pozměňovacího návrhu je obsaženo i v rámci rozsáhlejšího pozměňovacího návrhu pod písmenem A výboru pro životní prostředí, a to jen jako jeho část. Tento pozměňovací návrh dává možnost aktivnímu zapojení obcí do povolovacího procesu k provozování sběren.

Zároveň ale tento pozměňovací návrh zachovává i možnost krajského úřadu zrušit již vydaný souhlas k provozování sběrny ve smyslu předložené senátní novely. Nicméně akceptováním části pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí nebo totožného návrhu pana poslance Zahradníka by v některých případech mohlo odpadnout složité prokazování, zda při výkupu došlo k porušení zákona, či nikoli, protože by obec mohla využít k regulaci sběren na základě vlastních zkušeností a znalostí místního prostředí zmocnění vydat obecně závaznou vyhlášku. V každém případě neúčinnost dosavadních zákazů a omezení, které s ohledem na poměrně vysokou výkupní cenu železa a barevných kovů nedokázaly zabránit kriminalitě, která spočívá zejména v krádeži kovových předmětů, vyvolává potřebu změny současné právní úpravy. Děkuji. Je tomu tak, prosím.

Prosím tedy o návrh procedury. Plynule navážu.

Pokud to tak není, tak bych asi navrhl o tomto hlasovat jako první.

V případě, že by ten výborový neprošel, byl by nehlasovatelný i návrh pana kolegy Zahradníka.

Pan kolega Zahradník se hlásil k proceduře, ale ruší přihlášku.

Nemám žádný problém s tím, aby po těch legislativně technických úpravách kolegy pana poslance Zahradníka se hlasoval pozměňovací návrh B pana poslance Kudely, potom klidně pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Zemka, pana zpravodaje. Pak by se hlasoval v tom mém protinávrhu návrh pana poslance Zahradníka pod písmenem C ve znění legislativně technických úprav, aby to bylo dobře, a pak by se hlasovaly ostatní body výboru pro životní prostředí uvedené pod písmenem A.

Přijde mi to logičtější postup, než navrhl pan zpravodaj a věřím, že to může podpořit. Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda akceptuje tento návrh.